39.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jan Chvojka. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pracovníci Evropské unie jsou občané Evropské unie, kteří využívají svou svobodu pohybu a pobytu na území jiného členského státu než toho, jehož jsou občany, za účelem hledání a výkonu práce či jiné ekonomické aktivity a souvisejících činností. Přitom musí mít v přístupu k zaměstnání a jeho výkonu, přístupu k sociálním a daňovým výhodám, bydlení a přístupu dětí k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělávání stejná práva jako občané členského státu, kde pobývají, a nesmí být nijak diskriminováni na základě státní příslušnosti.

Proto EU přijala uvedenou směrnici, která má pracovníkům zajistit procesní ochranu práv před soudy a jinými orgány, odbornou podporu nevládních organizací v jednotlivých řízeních a pomoc a podporu speciálních orgánů, které by jim poskytovaly informace o jejich právech a povinnostech a zároveň by analyticky zkoumaly situaci pracovníků EU a doporučovaly by případně její zlepšení. Do českého práva je tedy uvedená směrnice transponována novelizacemi antidiskriminačního zákona, procesních předpisů a zákona o veřejném ochránci práv.

Pracovníci EU a jejich rodinní příslušníci budou tedy v České republice chráněni před diskriminací na základě státní příslušnosti stejně jako jiné oběti diskriminace. Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti se bude týkat jen pracovníků EU ve věcech, kde ji zakazuje právo EU, nikoliv všech cizinců žijících v ČR ve věcech, které se jich týkají. Dalším bodem jsou změny v občanském soudním řádu a soudním řádu správním, které mají umožnit, aby v soudním řízení pracovníkům EU mohly poskytnout pomoc organizace, které se specializují na diskriminaci na základě státní příslušnosti a volný pohyb osob. Pravomoci orgánů na podporu volného pohybu pracovníků EU a jejich rodinných příslušníků a rovného zacházení s nimi budou svěřeny veřejnému ochránci práv, který je svou povahou požadavkům směrnice nejbližší. Pověření tohoto orgánu je organizačně i finančně nejvýhodnější, je to lepší než zřizovat orgán nový. Proto bylo pověření ochránce zvoleno jako ze všech aspektů nejvhodnější. Cílem návrhu je tedy zajistit všem občanům Evropské unie včetně občanů České republiky kvalitní možnost využít jejich svobody pohybu a pobytu v zemích EU bez překážek v souladu s našimi závazky plynoucími z práva EU. Kvalitní jednotná úroveň ochrany na evropské úrovni včetně České republiky bude prospěšná všem občanům Evropské unie, tedy i našim občanům při práci a životě v zahraničí. Na závěr bych si proto dovolil požádat o propuštění tohoto tisku do dalšího čtení a zároveň bych si dovolil požádat o zkrácení projednávání ve výborech na 30 dnů. Důvodem je jednak poměrná stručnost tohoto návrhu a především nutnost zajištění co nejrychlejší implementace směrnice, neboť už u ní uplynula implementační lhůta a Evropskou komisí bylo započato formální řízení o porušení smlouvy vůči naší republice. Děkuji vám za pozornost.